Druhou, neméně důležitou otázkou je vždy účel. K jakému účelu vytvářím rizikovou databázi toho, co kdy a kde a jakým způsobem lidé prodávají a kupují. Můžu tak získat komplexní informace o nákladech, maržích, dodavatelích. Cenné informace v konkurenčním tržním prostředí, které mohou být velice výhodně zneužity. Zhodnocení dopadů návrhu ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů bylo ze strany navrhovatele odbyto větou, že k žádnému dopadu nedochází. Není divu, že k návrhu poslal řadu klíčových připomínek také Úřad pro ochranu osobních údajů s cílem, aby byl celý návrh vzat zpět. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Holečkovi. Nyní s faktickými poznámkami nejprve pan poslanec Zavadil, po něm pan poslanec Fiedler.

Byla to škoda.

Děkuji panu poslanci Zavadilovi za jeho faktickou poznámku. Další faktickou poznámku bude mít pan poslanec Fiedler, po něm pan poslanec Kučera. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Jen krátce bych zareagoval na první řádně přihlášenou paní poslankyni Šánovou, která obecně opozici zařazuje jednotně. Souhlasíme s tím, že daně se mají platit. Souhlasíme s tím, že tlačit na správný a poctivý výběr daní je správné. Výhrady máme ke kalkulacím a nejsme si jisti, že to přinese takový efekt, jaký je deklarován. A také mám trošku pochybnosti o tom, jestli to tak bude postihovat i velké daňové úniky, jak tady říkala paní poslankyně Šánová. Mám trošku obavu, že ty velké daňové úniky budou pořád mimo zřetel dosahu tohoto zákona.

A zaznačil jsem si tam text: